My jsme tady za těch několik let minimální mzdu zvýšili velmi zásadně. Já si myslím, že je to pozitivní, že je to věc, kterou ocení občané České republiky. Zařídili jsme nárůst platů především učitelům, sestrám nebo policistům.

Zvýšení důchodů zásadní věc. Za pravicových vlád se důchody taky zrovna moc nezvyšovaly. Na dobré cestě je taky zálohované výživné. To znamená, my ve vládě prosazujeme to, co jsme slíbili voličům, a proto jsme koneckonců také do té vlády šli.

Předseda Hamáček přece říkal, že nejlepším řešením podle nás by byl ten slovenský model, nebo model Pellegrini, to znamená odchod premiéra a náhrada jeho osoby někým jiným za jeho hnutí. Ale to, víte, že ANO rezolutně odmítlo a Andrej Babiš i prezident Zeman trvají na současném premiérovi v případě pádu vlády.

Potom jsem také tento týden zaznamenal, že opozice řekla, že jí vadí pan premiér Babiš a že by neměl být premiérem, ale že pokud se vymění premiér, tak vláda nevadí.

Takže co se změnilo od minulého týdne, když už nevadí vláda jako celek, ale jenom premiér Babiš?

Mají vůbec na něj odvahu?

Já jsem řekl všecko podstatné.

Děkuji za pozornost. To byl pan poslanec Chvojka.

Je to pan poslanec Jurečka, ten vystoupí jako první. Takže v tomto pořadí. S přednostním právem do obecné máme pana předsedu Bartoška a potom pořadí. Dobré poledne. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vládo, dovolte mi fakticky zareagovat na pana poslance a předsedu poslaneckého klubu ČSSD Chvojku. Několik faktů. Za prvé, já jsem si analyzoval vystoupení pana prezidenta Zemana a on vždy mluvil v posledních dvou týdnech o tom, že pokud by dnes byla vyslovena nedůvěra této vládě, že pověří sestavením příští vlády Andreje Babiše. Nemluvil ani jednou o tom, že ho jmenuje premiérem příští vlády.

A dnes všichni jasně popsali, jaké jsou ty další možnosti. Ale vy jste ve vašem projevu prezentoval dnešní sociální demokracii a vaše rozhodné charakterní sociálně demokratické možná. Děkujeme za to, že to víme. Děkuji. Nyní tedy vyzývám pana poslance Pavla Blažka s faktickou a připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo.